Nyní počkáme, až se ustálí počet přihlášených.

Prosím, pane předsedo. Vážená paní místopředsedkyně, já bych poprosil o přestávku tři minuty. Děkuji za pozornost.

Ano, vidím. Děkuji za upozornění.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.